Bohužel v minulé vládě nebyl vždy stejného názoru tehdejší ministr financí Andrej Babiš, který před dvěma roky, kdy se jednalo v létě o navýšení penzí, dvakrát navýšení penzí na vládě zablokoval a až napotřetí došlo ke shodě. Nyní se zdá, že si pan premiér uvědomil, že si naši senioři skutečně navyšování penzí zaslouží, a já tuto změnu jeho postoje oceňuji a doufám, že i ta dnes tady několikrát zmiňovaná důchodová reforma bude jak péčí nového pana ministra Petra Krčála, tak i péčí celé vlády skutečně naplněna a že si napříč stranami sedneme k těm zásadním změnám v důchodovém systému České republiky, protože všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Takže paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající, děkuji za slovo.

Z těchto důvodů, že došlo k těmto dvěma změnám, za Piráty rozhodně chceme, aby se snížila celková potřebná doba pro vyplácení důchodu, a budeme hlasovat pro příslušné pozměňovací návrhy. Ale víme, že to je věc, která souvisí s celkovou velkou důchodovou reformou. A já bych jen ráda připomněla, že se bude hlasovat též o doprovodném usnesení, které upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné a že samozřejmě je potřeba, aby vláda hledala řešení téhle situace.

Paní poslankyně, děkuji. Rozhlédnu se po sále, zájem další nevidím. Nemáte zájem. Taky nemáte zájem.

Já tím pádem prosím zpravodaje garančního výboru. Slyším ťukání to má být žádost o odhlášení někoho? Nic.

Prosím pana zpravodaje. Máte slovo.

Za prvé bychom se vypořádali s legislativně technickými připomínkami, které byly dvě.

Za další bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Adamové Pekarové A1.1, A1.3, následně taktéž hlasování o A2 pozměňující návrh předložený paní poslankyní Pekarovou.

Následně bychom hlasovali o návrhu jako o celku. Slyšeli jsme tady návrh ze strany paní poslankyně Pekarové Adamové, že si budou pravděpodobně brát krátkou pauzu.

Takže vážený pane místopředsedo, tolik návrh jako procedura hlasování. Nejprve mám tady žádost o odhlášení.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Chtěl bych říci stanovisko výboru pro sociální politiku, který toto nedoporučuje. Já tedy zahájím hlasování teď. Tak ono to není... Ale budeme se tedy ptát, dobře. Považuji hlasování za zmatečné. Já se vás zeptám, pane ministře, na stanovisko. Pan ministr nedoporučuje.

Výsledek zamítnuto.